Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Za klub bych řekl, že se nedomníváme, že by vláda měla činit tak závažné rozhodnutí dopadající na kvalitu života lidí, a jsme tím trochu překvapeni. Takže podpoříme odložení. A za sebe dodávám, že pokud jsme v tomto státě viděli, jak 40 let bylo upřednostňováno uhlí před kvalitou života lidí, tak bychom asi o tom měli opravdu vážně diskutovat. Pan poslanec Mládek má slovo. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi říci pouze dvě krátké poznámky. Tato vláda bez důvěry nemá co přijímat zásadní strategická rozhodnutí, byť formálněprávně to možná může udělat, a pevně věřím, že jí to jasnou většinou bude sděleno. Ona by to neměla dělat nejenom co se týče limitů, ona by to neměla dělat při obsazování orgánů ve státních a polostátních firmách a v mnoha jiných věcech.

Děkuji i panu poslanci Mládkovi, který, jak jsem řekl, byl posledním přihlášeným. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Usnesení zní: